Děkuji. Nyní vystoupí s faktickou poznámkou pan poslanec Klaus a budou následovat faktické poznámky pana poslance Birkeho, Adamce a pana předsedy Výborného. Prosím, máte slovo.

Pan poslanec Birke s faktickou poznámkou. Ruší svoji faktickou poznámku. Pan poslanec Adamec využije. Prosím.

Fakt si to myslíte?

Pan předseda Výborný s faktickou poznámkou. Máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Neúcta k voličům na prvním místě. Přece ten volič ví, koho volí, když volí starostu, který ho už třeba několik období zastupuje na půdě Poslanecké sněmovny. A hlavně je to neúcta k těm, kteří tady sedí, a na těch pozicích, ať už je to pan starosta Birke, pan starosta Adamec a další. To nedělají přece pro peníze. Pokud někdo žije v představě a bude tady vytvářet ve společnosti atmosféru, že všichni tady sedíme kvůli penězům, tak já za sebe říkám, že ne. Nezlobte se na mě. Pan předseda Bartoš s faktickou poznámkou je přihlášen, pak pan poslanec Birke. Já bych chtěl jenom krátce zareagovat prostřednictvím pana předsedajícího na své dva předřečníky. Pan poslanec Ferjenčík na nikoho neukazoval, nikomu nepodsouval, že jsou tady nějaké finanční zájmy starostů, kteří byli zvoleni.

On byl zvolen stejnými hlasy voličů. Pokud ve vašem případě to bylo s vědomím toho, že máte více funkcí, berme to tak. Pokud to bylo v případě pana Ferjenčíka libovolnou jinou motivací, třeba jaký byl zcela jasně deklarovaný program, nechme to tak, prosím vás.

Já jsem šel do politiky, protože jsem viděl velké množství lidí, u kterých to skutečně nebyla oběť, ale byla to prostě cesta nahoru, cesta k moci, cesta k nějakým finančním benefitům. A podívejte se na politiky, na které jsme se tedy my od nějakých devíti let od revoluce koukali, jak jsou oni teď situováni, v jakých firmách sedí.

Takže finanční motivace u řady politiků předchozích třicet let byla naprosto dominantní motivací. Pan poslanec Birke s faktickou poznámkou. Máte slovo. Vážený pane předsedo Bartoši, vaším prostřednictvím, máte samozřejmě pravdu.

Miliony berou.

Myslím, že zasloužím. Děkuji.

Máte slovo. Děkuji za slovo.

Vy jste tady řekl, že tím, že snížíme platy, tak je dostaneme z funkcí. Druhá věc. To právo bezpochyby máte, ale je otázka, jak vy si představujete, proč tady ti lidé jsou.

Takže v mém případě o to skutečně nejde. Ale já jsem přesvědčen, že si tedy musíme říci, jak to bylo. Nepřímo jste to tady vlastně řekl, takže ta kumulace funkcí tam je. A že jste měli oboje v programu, to je asi pravda, já váš program dopodrobna neznám. Děkuji. Pan poslanec Bendl nyní vystoupí v obecné rozpravě. Připraví se pan předseda Kalousek. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Zvolil jsem si sám na základě svého rozhodnutí, že zůstanu poslancem a dál už starostu dělat nebudu. Stejně tak jsem v roce 2000, když jsem byl poslancem Parlamentu České republiky a byl jsem zvolen hejtmanem, tak jsem se následně poslaneckého mandátu vzdal a dělal jsem takzvaně na plný úvazek hejtmana Středočeského kraje po dvě volební období, neboť jsem se domníval, že se to fyzicky nedá stíhat, protože platí, že v komunální, ale i regionální úrovni, chceteli něco dělat pořádně, nikdo vám tam nic neodpustí.